S tímto máme jako Ministerstvo pro místní rozvoj značný problém a vyjadřujeme k němu nesouhlasné stanovisko, a to vzhledem k tomu, že by to byl precedens pro vynětí velkého množství veřejných zakázek a různých výjimek souvisejících i s tímto pozměňovacím návrhem na úpravu právních služeb.

Tato částka je pro nás opravdu značně vysoká. Budeme to řešit u nového zákona, ale ne teď u té dílčí, v podstatě technické novely. Další pozměňovací návrh se týká zvýšení rozsahu tzv. víceprací z 20 % na 50 %. Ministerstvo pro místní rozvoj nenavrhuje navýšení, nicméně je to v několika pozměňovacích návrzích. Náš postoj je k tomuto neutrální. Já ji představím pouze velice stručně. Pozměňovací návrh říká, aby tuto výjimku mohly používat a využívat všechny ústřední orgány státní správy vůči všem podřízeným organizacím některého z těchto orgánů. Evropské právo považuje za jednu z podmínek inhouse výjimky fakt, že zadávací subjekt ovládá jiný subjekt, kterému zakázku zadává obdobným způsobem jako své vnitřní organizační složky. Ono v podstatě teď je to možné a novela to bude umožňovat, že ministerstvo může zadávat své podřízené organizaci či příspěvkové organizaci. S tím my nesouhlasíme, protože v této novele neřešíme prvek kontroly. Čili tyto zakázky v tuto chvíli by nebylo jak kontrolovat a navíc to není v souladu s evropskou směrnicí, kde Evropský soudní dvůr k tomu má rozličná stanoviska.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru.

Pěkné odpoledne, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Byl rozeslán všem poslancům.

Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy jako přednostní.

Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. A za třetí, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem právě učinil. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.